Jde o rámcový dokument, který ponechává na jednotlivých členských státech, aby tyto principy přizpůsobily vnitrostátním podmínkám a svému právnímu řádu.

Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pan ministr řekl ty nejdůležitější věci. Já pouze zopakuji některé, a to že pravidla a principy zakotvené v úmluvě mají být obligatorně implementovány na fotbalové zápasy, kterých se budou účastnit profesionální fotbalové kluby a národní reprezentace.

Já jen na závěr možná malou poznámku.

Děkuji panu zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Jaroslavu Bžochovi a tímto otevírám obecnou rozpravu a podívám se, zdali je zájem.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. A já se táži, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Nevidím.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím tedy projednávání tohoto bodu.